Projednávání tohoto bodu jsme opětovně přerušili v obecné rozpravě ve čtvrtek 20. prosince na 24. schůzi. Já vás opakovaně žádám o klid v sále, abych slyšel aspoň sám sebe.

Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se vás dnes, předpokládám, naposledy pokusím v prvním čtení přesvědčit, abyste hlasovali pro zamítnutí tohoto návrhu, který skutečně nepřináší nic pozitivního a naopak zatěžuje živnostníky a malé podnikatele zcela nadbytečnou byrokracií, která státnímu rozpočtu peníze navíc nepřinese.

Musím zdůraznit, že mezi první a druhou vlnou a tou třetí a čtvrtou, kterou se vláda snaží zavést nyní, je obrovský rozdíl. Respektive dva obrovské rozdíly.

Vy se snažíte prosadit zákon, který už jednou Ústavní soud zrušil jako v rozporu s Ústavou.

To samé instalatér. Celá řada svobodných povolání, kde probíhá transakce jeden na jednoho, skutečně ty kontrolní možnosti jsou ze strany státu naprosto minimální.

I dneska musí podle zákona všechny tržby přiznat, a tak kontrolní možnost státu se skrz zavedení tohoto zákona skutečně nerozšiřuje.

A Ministerstvo financí tvrdí, že rozdíl mezi těmito dvěma čísly je automaticky vliv EET, a přitom žádným způsobem toto tvrzení nepodkládá nějakými dalšími daty. Hlavní problém tohoto přístupu je, že ten autonomní růst vláda určuje podle odhadu spotřeby, podle odhadu růstu spotřeby. Kde já vidím problém: Za prvé, růst spotřeby je jenom odhad Českého statistického úřadu. Ve chvíli, kdy se změní o několik set milionů, což se běžně děje, tak najednou se jakoby změní ten údajný výnos EET.

A za druhé, co považuji za větší problém, že ten autonomní růst si vláda určuje libovolně. Prostě to, kolik se v uvozovkách mělo vybrat, protože ekonomika roste, to určuje vláda podle toho, jak se jí to zrovna hodí.

Prostě proto, že vláda si zcela libovolně určí, kolik je podle nich ten autonomní růst, a následně tedy řekne, že všechno navíc je vlivem EET. Proč si myslím, že tento přístup je problematický? Za prvé vláda vůbec žádným způsobem nezohledňuje další vlivy na výnos EET.

Stejně tak inflace má podobný efekt. Ale vláda žádným způsobem nevyhodnotila, kolik dělá například tento efekt. Těch efektů je celá řada: změna struktury spotřeby, rozdíl mezi zahraničními a jinými platbami.

A to je ten můj asi hlavní argument.

Což je zcela evidentní nesmysl.